Také děkuji jak za čas, tak za klidný průběh.

Tak abychom porovnali jednotlivé výdaje. A paní poslankyně Pokorná Jermanová, prostřednictvím paní místopředsedkyně, já jsem už na závěr svého předchozího příspěvku nemohl doříct to podstatné.

Děkuji, kolegyně a kolegové, za tuto diskusi.

Prosím. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

A stejně to budete řešit, i když to jde primárně za ministrem financí. Děkuju. Děkuji. Prosím. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Já už jsem tady interpeloval pana premiéra ohledně této otázky a velmi mě zajímala odpověď na to, kde vlastně končí ráj svobody slova a začíná dezinformační peklo. Zatím jsem se tedy odpověď na tuto otázku nedozvěděl. A myslím si, že dokud na toto nebude odpovězeno, tak jakékoliv dohady o tom, co to je dezinformace a co není, jsou zcela zbytečné. A pak druhá věc ohledně toho, že vláda na ničem takovém nepracuje, jako je zákon ohledně dezinformací.

Děkuji.

Já musím říct, že asi vezmu zpět svoje slova na úvod, že je herec v roli ministra kultury. Už jsem se setkala na jednání s ním kolikrát, že když nemá argumenty a překrucování faktů v jeho podání nestačí, tak přicházejí osobní invektivy. Mě neurazíte, protože já za sebou mám zkušenosti.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Když jsem tady před několika lety již hovořila o působení Ruska v této oblasti, tak opravdu je prokázáno, tam byly trollí farmy, které cíleně dobře cílily na naši společnost. A dneska když se podíváme na informace, jak byly podporovány i demonstrace, které byly na podzim, z čínské strany, tak lze hovořit o tom, že některé dezinformace a jejich šíření mohou mít charakter vojenských operací, nejenom v České republice, ale i v dalších demokratických zemích.

Ale samozřejmě prvním krokem musí být výchova k mediální gramotnosti, občanské vzdělávání, ale předpokladem pro řešení je vůbec o problému hovořit, popsat ho a být si vědomi, čemu dneska čelíme, protože to je realita.

Prosím, pane poslanče, máte své dvě minuty. Děkuji za slovo. Co se týká těch algoritmů, že nějakým způsobem ovlivňují veřejné mínění, to bych podepsal.

Pro mě je to překvapení, to se dozvídám poprvé.

Samozřejmě, když takové informace slyšíme, tak by se to mělo doložit nějakými konkrétními důkazy. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou je přihlášena paní místopředsedkyně Richterová.